Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ano, o tom hlasovat nebudeme, protože je to zpráva. Pokud chcete projednávat jakékoliv věci, prosím v předsálí. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, PPP po mnoha letech máme šanci posunout se dál v projektu, který zahrnuje spolupráci privátního sektoru a státního sektoru.

Co je podstatné, byla soutěž.

Dovolím si ta čísla představit.

Na druhou stranu musíme platit finanční náklady, to je pravda, které jsou na úrovni 2 miliard korun.